Takže zdůvodňoval jsem to jednak tím, že nepedagogové do škol patří svým způsobem, protože jim musíme dát prostor jako lidem, kteří vůbec o tu pedagogickou činnost mají zájem, a tento kompromisní pozměňovací návrh si myslím, že toto umožňuje.

Ano, děkuji.

Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany předkladatele a zpravodaje? Pane ministře? Pane zpravodaji? Nikoliv.

Přeji dobrý den.

Děkuji. Děkuji.

Ano, děkuji. Děkuji.

Děkuji. Děkuji. Podrobné zdůvodnění jsem přednesl v obecné rozpravě. Ano, děkuji. Dobré odpoledne.

Ano, děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Mašek. Děkuji, pane místopředsedo.

Ano, děkuji. Pan poslanec Mašek.

Ano, děkuji. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu tedy končím. Znovu se ptám na zájem o závěrečná slova.

V průběhu rozpravy nezazněl návrh na vrácení zákona či zkrácení lhůt, a já tedy končím projednávání druhého čtení tohoto návrhu, a končím tedy projednávání bodu číslo 2.